Ale proč se tohle celé dělá, když dopad do státního rozpočtu nebude žádný velký benefit, dokonce to zřejmě, tak jak pan ministr Stanjura, bude mít negativní dopad?

Takže zmatek kolem toho je.

Ale spíš se zamysleme nad tím, proč se to vůbec celé dělalo, když stát na tom prodělá?

Ale co jsem chtěl říct těmi daněmi, proboha?

Nezlobte se na mě.

Ne, nezlobte se na mě, jsou to výmluvy a velmi dobře to víte.

A přiznejte si to.

A možná si taky vzpomínáte, že v té době byl velký tlak v podstatě po celou dobu, abychom zvyšovali daně.

A garantuji vám, a musíte to vědět, že ten tlak na zvyšování daní byl. A to je ten zásadní rozdíl mezi námi.

Vy jste zvýšili všechny daně prakticky, jak na běžícím pásu, tak, jak to tady nikdo nezvýšil.

Proč jsme nezvyšovali daně? Tak zvyšováním daní tedy fakt jaksi ten problém dlouhodobě nevyřešíme. Krátkodobě ano, možná, ale ztratí se motivace, ztratíte výkonnost.

Tak to jsou daně.

A mnozí vám za to zatleskali, včetně novinářů a tak dále.

Můžeme se bavit o tom, jakým klíčem se rozdělují. Ale vrátit se mohou. Můžete ušetřit, ale nenazývejme to dotačním byznysem. To přece není žádný dotační byznys!

Tam se to vzít dá.

Já bych to neudělal, ale respektuji. Miliardu vezmete. A zbytek? Já nevím, komunikuje vůbec ministr průmyslu s ministrem financí? On přijde na vládu s tím ministr průmyslu že se má vrátit těch 18 miliard, které si správně převzal na sebe stát v době energetické krize, po čemž jsme volali, na svoje bedra, aby se aspoň trochu odlehčilo domácnostem a firmám.

Většina z vás tady nebyla, drtivá. Kdo tady byl, všichni víme, kdo si to prolobboval.

Jsou to tisíce subjektů. A všichni dobře víte, že už je to několikrát přeprodáno. Čili tam už nestojí žádní solární baroni.

Tam se to dá nastavit, nebudu teď to komplikovat jak. Ale možná si vzpomínáte na rok 2021, přišli jsme s tím, že jim snížíme jejich výdělky.